Veřejná správa jako celek nebyla schopna zjednat nápravu těchto nezákonných postupů a s ohledem na intenzitu nezákonností je nutno konstatovat, že veřejná správa se prezentovala jako nečinná a neúčinná. Proto ochránce přistoupil k podání žaloby. Za rok 2012 byl podán rekordní počet stížností. Ve zprávě je konstatováno, že sociální práce na kontaktních pracovištích buď vykonávána není, nebo je realizována v nedostatečném rozsahu.

V rámci místních šetření však bylo ochráncem zjištěno, že tento zákonný limit není Úřadem práce České republiky při rozhodování o dávce akceptován. Dále bych zmínil informace uvedené v kapitole 7, které se týkají hospodaření úřadu.

Těchto úspor bylo dosaženo převážně v režijní oblasti, tedy za nákup telekomunikačních služeb, energií a úsporou za využívání pošty a dalších režijních nákladů. Kladu si zde otázku: Pokud Úřad veřejného ochránce práv dokázal v roce 2012 uspořit na provozních výdajích 9 % svého rozpočtu, proč s obdobnou úsporou nedokázaly hospodařit jiné kapitoly rozpočtu?

Musím obecně konstatovat, že na tuto skutečnost jsem pak narazil i v jiných kapitolách rozpočtu. A nyní na závěr si dovolím ocitovat ze závěrečné zprávy dnes již bývalého veřejného ochránce práv Dr. Pavla Varvařovského. Cituji: